Děkuji za dodržení času.

Děkuji. Vážený, pane ministře, paní předsedající, dámy a pánové, já jenom bych tady chtěl zareagovat na ta slova, která tady zazněla, kdo lže národu. Samozřejmě to, že tady předchozí vláda nás dostala do brutálních schodků státních rozpočtů, to je fakt. To, že nemyslela na důchodovou reformu, neudělala jediný krok, to je fakt. Není snad překvapením ani pro členy bývalé vládní strany, že důchodová reforma je nezbytná. Takže dnešní pohoršení tady vážené paní kolegyně Balaštíkové, vaším prostřednictvím, paní předsedkyně, mě trošku pobuřuje, protože jsme opravdu již ve fázi, kdy brzy narazíme na úvěrové možnosti tohoto státu, a jsem opravdu znepokojen tím, že to předchozí vláda a její poslanci vůbec neviděli, i když vytvářeli ty extrémní schodky státního rozpočtu a ten náběh na schodky důchodového rozpočtu, když rozdávali, kupovali si voliče tím, že zvyšovali důchody či dávali jednorázové důchodové příspěvky. Děkuji za dodržení času. Vážená paní předsedající, pane Kohajdo prostřednictvím paní předsedající, přijdete mi jako pokrytec, protože vy tady argumentujete, že naše vláda v minulém volebním období zadlužila tuto zemi. Představitelé vaší strany tady říkali, že ještě málo, že ještě málo dáváme, že je potřeba víc, že je potřeba 100 % dávat těm vlastně živnostníkům, že 110 %, 120 %.

Jste pokrytec! Děkuji za dodržení času.

Tak já rád na toto odpovím. Pokrytcem bych podle mého byl, kdybych vám to tady říkal já. To jsem neříkal. Já si držím to svůj názor pořád. Veřejné rozpočty České republiky, zejména státní rozpočet není v dobrém stavu, nebyl v dobrém stavu. To, jestli říkáte, že jste rozdali velké prostředky za covidu, to je v příkrém rozporu s tím, jak to vyhodnotil Nejvyšší kontrolní úřad, zcela nezávislá instituce tohoto státu, který řekl, že z těch prostředků, které jste vyčerpali, pouze minimální, malá, menšinová část šla na skutečnou pomoc firmám, občanům.

Na začátku toto byl ten důvod, proč vzrostla inflace na dnešní úrokové... nebo na dnešní míru.

Chtěla bych zareagovat na pana poslance Kohajdu, prostřednictvím paní předsedající. Jestli minulá vláda myslela na ten průmysl, tak vaše vláda na něj nemyslí. Tak se podívejte, co se děje.

Pak jste přišli se zastropováním, a ve své podstatě teď vám ty miliardy, který jste si mysleli, že vám to přinese, vám nepřineslo. Zatím nic nevidím. Ano, teď jste sebrali důchodcům! Děkuji. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Juchelka. Děkuji moc. Já jsem to tady říkal v tom svém projevu na úvod těch deseti minut. Všechny ty programy, kdy se pomáhalo podnikatelům, Antivirus, nemocenskou, pamatuji si, že vlastně výbor pro sociální politiku zasedal de facto nonstop, poněvadž se tam neustále připravovaly nějaké programy. Vyplácelo se to včas a řádně všechno například přes úřady práce, Českou správu sociálního zabezpečení.

To za prvé. A za druhé jste nenašli doteď vůbec žádný recept na to, jakým způsobem s těmi veřejnými financemi zacházet.

Čas. Děkuji.

Já si myslím, že by bylo možné také konkrétně uvést, kdo byl největším příjemcem covidové podpory, zda byla účelně vynaložena, zda šla skutečně konkrétním lidem, kteří ji skutečně potřebovali, nebo byla plošná a šla i subjektům a firmám, které ji vůbec nepotřebovaly. To že jste zavřeli kasina, to byla sice nemilá věc, ale proč jste jim nahradili všechny ušlé zisky tak obrovskými částkami? Tak to je tady otázka, která je podle mě velmi relevantní. Tak vaše vystoupení vyvolalo sérii faktických poznámek. Takže nejprve paní poslankyně Balaštíková, připraví se pan poslanec Juchelka a pan poslanec Králíček.

Vždyť víte, jak by to dopadlo, kdyby to nebylo rovnoměrné a nedostali to bohužel všichni, kterým vznikl nárok. O co se tady hádáme? Že jsem se trefila do černého.

Děkuji.